Nemyslím si, že by byl jiný výbor, samozřejmě je mnoho výborů, které by chtěly a mohly projednávat, ale které by tomu daly větší kvalitu než ten zemědělský. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji a nyní ještě před kolegou Bendlem dvě omluvy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já z proběhlé diskuse musím říct, že má pravdu, nebo cítím, že spíš má pravdu pan premiér než ministr zemědělství, protože premiér tady říká, že to je materie, která vzešla zdola, nikoli shora, že to je materie, kterou si vynutili, aspoň takto já to čtu, že zdola neznamená Ministerstvo zemědělství, ale zdola znamenají vinaři. Ale argumentuje se tady nikoliv materií, kterou právě zdola bylo argumentováno, tzn. něčím, o čem jsem hodně slyšel, ale ještě jsem to neviděl, to je ta studie, která by měla prokazovat, jaká zvěrstva se dějí na našem trhu, kterou zatím Vinařský fond nezveřejnil, a já bych si přál, aby tu studii zveřejnil. Pan ministr zemědělství tady uváděl, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce eviduje zhruba 30%, takové nějaké číslo jsem zaznamenal, chybovost nebo, chceteli zjištění, že dochází k něčemu nekalému v oblasti prodeje vína.

Já si myslím, že v tomto ohledu inspekce funguje poměrně dobře a je dobře, že existují tato čísla. Ano, přichází nová byrokracie a jsem rád, že je to tady potvrzeno, že to není jenom registr osob nakládajících s vínem, který bude vznikat, ale také registr, nebo chceteli evidence prodejních míst, tzn. že budeme zase někoho registrovat a načítat kdo kde co dělá nebo nedělá.

A je otázkou, do jaké míry by toto Evropská unie nebrala jako překážku obchodu, ale to je asi otázka spíš na jednání zemědělského výboru.

Předpokládám, že ministr, když říká, že od okamžiku odběru vzorku do okamžiku vydání relevantního rozhodnutí, že víno je v pořádku, že ví, o čem mluví, a říká, když to bude do dvou dnů, tak že za dva dny budou schopni říci ano, je to v pořádku, nebo ne, posíláme k dalšímu došetření, jestli jsem to takto pochopil. To znamená, že si ten vzorek vezmou čeští inspektoři, dají ho do laboratoří, které třeba nebudou moci dát konečný verdikt, ale alespoň částečnou informaci dostanou. Je otázkou, jestli až poté budou posílat vzorek do Rakouska, nebo jestli zároveň pošlou vzorek do Rakouska a zároveň jej nechají prověřit v České republice. Zda se ty časy budou sčítat, nebo ty věci poběží paralelně vedle sebe. To je navenek technická věc, ale pro vinaře, který bude kontrolován či nebude, to může hrát roli, protože v okamžiku, kdy dovážíte to víno, tak ten čas vždycky v oblasti podnikání, čas jsou peníze. A i tohle může ovlivnit kvalitu prodeje vína na českém trhu. Ještě jedna poznámka. To se, věřím, dohledá nakonec tady v zápisu.

Nicméně zákon, který vláda předkládá, dělá z těchto prodejců sudového vína nebo vína výrobce vína a musí se zaregistrovat na živnostenském úřadě nikoli jako pouhý prodejce, ale výrobce, což je trochu nelogické, to musíte, pane premiére, uznat, že to není úplně logika sama.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Bendlovi, to byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře?

Takže i proto je tady jasné vymezení, kdo v jakém postavení s tím vínem obchoduje a jakou za to nese zodpovědnost.